Za tyhle činnosti jsou velmi malé odměny a oni, pokud budou zároveň OSVČ a budou platit nájmy za zavřené provozovny, opět na kompenzační bonus nedosáhnou. Tady ta situace je naprosto tristní. My si musíme uvědomit, že stát jsou všichni občané.

Já vás proto prosím, abyste tyto pozměňovací návrhy přijali, protože jsou pouze pro lidi, nejsou pro politiky a budou tím dobrým vzkazem, že jsme tady neseděli jenom tak a že jsme na ty lidi nezapomněli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane senátore. Zpravodajem garančního výboru byl pan poslanec Petr Dolínek. Otevírám rozpravu. Do rozpravy s přednostním právem je přihlášen pan předseda Zbyněk Stanjura jako první. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Každý trošku ztratí, nikdo není vítěz, ale nikdo není poražený.

Ten návrh zákona, v jakém odešel ze Sněmovny do Senátu, vlastně nepomáhal nikomu. To je ten rozdíl oproti tomu, o čem mluvil pan ministr, co chystají, a proti tomu, co schválila Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců.

Proč říkám, že to nepomohlo nikomu? Protože ten problém vláda a ta vládní většina a je to zodpovědnost Poslanecké sněmovny i vlády, vláda to předložila a my jako poslanci jsme o tom hlasovali ten problém vlastně přesunula. Přesunula z nájemců na majitele a to není fér, to není vyřešení problému. Prostě si vyberu jednu skupinu vůči druhé. V tomto případě navíc to jsou podnikatelské subjekty. A já bych podepsal všechno, co říkal pan senátor.

Obávám se, že tomu tak nebude, a je to hrozná škoda.

Takže si opravdu myslím ve shodě s panem senátorem, že po tom měsíci nebo pěti týdnech, kdy budeme vyhodnocovat stav ekonomiky, vládní opatření a opatření Sněmovny a Senátu, tak podle mě největší hrozbou je ta druhotná platební neschopnost, která opravdu může přivést do problémů i zdravé firmy, které nebyly zasaženy opatřeními vlády.

To znamená, za první pololetí bez vlastně ledna a února.

A zase to není chyba vlády, to je evidentní fakt. To by bylo řešení, které by pomohlo snížit hrozbu druhotné platební neschopnosti. Nevím, jestli vláda k němu přistoupí, nebo ne. My se budeme snažit u těch některých dalších bodů tohle navrhnout a získat pro tento návrh podporu.

Je to 500 korun denně, co navrhla a schválila většina.

Ten návrh není nijak přehnaný, a jak říkal pan senátor, tím, jak vláda rozvolňuje opatření, tak se snižuje počet těch, kteří na ten bonus dosáhnou, zcela logicky. Takže ty náklady nebudou nijak dramatické.

No samozřejmě že ne.

A mohli by také lépe plánovat a mít zdroje na znovuotevření prodejny nebo provozovny. To taky není úplně jednoduchá věc. To tak bohužel nebude. Ale realita bude bohužel jiná, a horší. Ale v mnoha odvětvích to bude prostě složité, ten návrat, návrat tržeb na tu úroveň. Takže ty návrhy jsou veskrze pozitivní, přinášejí skutečnou pomoc a na rozdíl od toho, co odešlo ze Sněmovny do Senátu, nepřenášejí problém z jedné skupiny podnikatelů na druhou skupinu podnikatelů. Tak se podívejte na bod šest dneska, který máme, který my podpoříme jako opozice, říkám rovnou.

Zažili jsme absolutní většinu ODS v Senátu, pak jsme zažili absolutní většinu sociálních demokratů v Senátu, a vlády byly naopak politicky složeny.